Je třeba říct, že krkonošské obce nejsou součástí národního parku, ale většina z nich je zcela obklíčena územím národního parku, a jak se říká, lépe jednou vidět než stokrát slyšet, je třeba říct, že asi žádná krkonošská obec nemá se sousedstvím s Krkonošským národním parkem žádný zásadní problém.